Děkuji panu poslanci Faltýnkovi... Děkuji. Já se omlouvám.

To téma, které tady debatujeme, je složité. Abychom se měli možnost bavit věcně, tak bych poprosil, abychom se vrátili na začátek této debaty. On totiž kolega Kalousek, prostřednictvím pana předsedajícího, od začátku neříká pravdu. Neříká pravdu, když tvrdí, že tu po roce 2015 nikdo s další podporou biopaliv nepočítal.

V tomto Národním akčním plánu se konkrétně na straně 101 píše cituji: V rámci postupného navyšování biopaliv jako alternativních paliv z obnovitelných zdrojů energie v dopravě je nutno vycházet z reálného faktu, že desetiprocentního cíle v roce 2020 nelze dosáhnout nízkoprocentním přimícháváním biopaliv do motorových benzínů a nafty.

a) připravovaným novým zákonem o ochraně ovzduší upravit stávající podmínky pro osoby ze zákona povinné uplatňovat biopaliva jako náhradu fosilních motorových benzínů a nafty v dopravě tak, aby tyto podnikatelské subjekty byly v této oblasti konkurenceschopné se subjekty z dalších členských států Evropské unie, které podnikají ve středoevropském prostoru; za další zpracovat postupné uplatňování biopaliv jako alternativních motorových paliv v České republice, to je reálnou koncepci uplatňování alternativních motorových paliv z obnovitelných zdrojů energie v dopravě až do roku 2020, přičemž je nutno vycházet z platné legislativy jak evropské, tak národní, z podmínek České republiky, z odborných odhadů vývoje spotřeby motorových benzínů a motorové nafty pro dopravní účely rozvoje a obměny provozovaného tuzemského autoparku, z širšího uplatnění vysokoprocentních biopaliv, směsí a čistých biopaliv, výhledově počítat i s využitím biopaliv druhé, resp. třetí generace a s využitím biomasy jako suroviny při rafinérském zpracování ropy na pohonné hmoty cca po roce 2015; b) v rámci podmínek v České republice přehodnotit stávající i další možnosti využití biopaliv pro pohon, a to zejména širší využití jak čistých biopaliv, tak vysokoprocentních biopalivových směsí, především v rezortu zemědělství zde se dotyčná biopaliva produkují a v ostatních členských státech Evropské unie i využívají, například v Německu, Francii, Rakousku a Švédsku , v oblasti stavebnictví, těžařství či dopravních podniků zajišťujících lokální městskou dopravu. V návaznosti na uvedené

vytvořit podmínky ve státní správě k zavedení používání osobních vozidel na palivo E85 v rámci obnovy vozového parku pro státní správu. Takže z tohoto materiálu, kde jsem citoval pouze malinkou část, je zřejmé, že od začátku nám kolega Kalousek neříká pravdu. Jeho vláda, resp. vláda tehdy Mirka Topolánka, prosadila v roce 2008 víceletý plán na podporu biopaliv. Byl to pan Kalousek osobně, který tehdy do poslední kapky krve a do posledního muže tento plán prosadil ve Sněmovně. A byla to opět jeho vláda, která počítala s podporou vysokoprocentních biopaliv do roku 2020. Co se tedy stalo?

Ptám se proč. Ale naznačil tady možnou odpověď pan ministr Jurečka, nechám tu otázku viset ve vzduchu. Já bych ještě, s dovolením, v tomto úvodním vystoupení stručně zrekapituloval fakta, protože minule, když jsme tady diskutovali, jak se k tomu vlastně staví Evropa, jak se k tomu problému biopaliv staví Evropský parlament a jak tedy bychom měli v tomto Evropském parlamentu bojovat, aby Evropský parlament přehodnotil názor na využívání biopaliv.

Co znamená tento odhlasovaný návrh konkrétně?